V pořádku. Takže již to nebudu opakovat je to návrh A4 atd., jak jsem jej představoval. Pokud se týká stanoviska ústavněprávního výboru, tak to není úplně jednoduché... Doporučuje. Pan ministr?

Kdo je proti? Pro 133, proti 42. Návrh byl přijat. A budeme pokračovat hlasováním o návrzích A6 a A7 společně jedním hlasováním. Ústavněprávní výbor doporučil. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrzích A6 a A7. Kdo je proti? Je to hlasování 180. Návrh byl přijat. Děkuji.

Pokud se týká ústavněprávního výboru, ten doporučuje. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování o návrhu A 12.

Je to hlasování 181. Návrh byl přijat. Děkuji. Budeme pokračovat hlasováním o návrhu B1, což je návrh mandátového a imunitního výboru, který obsahuje zavedení dodatečné lhůty k podání oznámení.

Kdo je proti?

Děkuji a budeme pokračovat návrhem B2, což je rovněž návrh mandátového a imunitního výboru, na vypuštění možnosti vyvinění právnické osoby za správní delikt. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji a budeme pokračovat dalším hlasováním, což je návrh B3 a B4, rovněž mandátového a imunitního výboru, který zavádí disciplinární řízení pro poslance a senátory s tím, že novelizuje jednací řády. Stanovisko pana ministra? Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Pro 3, proti 92. Návrh nebyl přijat. Je to dotčeno legislativně technickou úpravou, o které jsme již hlasovali.

Pokud se týká stanoviska ústavněprávního výboru, tak ústavněprávní výbor nepřijal doporučení. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji.

Jedná se o návrh pana kolegy Plíška na omezení podnikání veřejného funkcionáře, o zákaz poskytování dotací a investičních pobídek, kde ústavněprávní výbor v této věci doporučil. Stanovisko pana ministra?

Kdo je proti? Je to hlasování 186. Přihlášeno 189 poslankyň a poslanců, pro 133, proti 43. Návrh byl přijat. Tím jsme se podle mne vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak, pane zpravodaji? Potvrzuji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích. Zbývá hlasování o zákonu jako celku. Nyní přikročíme tedy ... Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Jde o to, že některé pozměňovací návrhy jsme neočekávali, že budou přijaty, naopak jiné, které jsme očekávali, že budou přijaty snadno, tak zůstaly v propadlišti.

Od počátku říkáme, a to nejen od počátku tohoto volebního období, že mandáty v politice jsou mandáty na plný úvazek, jak se říká, a že ten, kdo slouží tímto způsobem veřejnosti, ať již jako poslanec, senátor, nebo člen vlády, by se neměl rozptylovat a teď to slovo rozptylovat má možná širší význam nějakými jinými úkoly, než je právě mandát pro veřejnou službu.

Současně prosím klub KSČM do prostor klubu. Děkuji panu předsedovi.

Prosím kolegy ANO také na klub.